Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 62 přihlášeno 100 poslanců, pro 10, proti 56. Návrh nebyl přijat.

Je tak, pane předsedající? Ano, takže jsme u třicátého prvního hlasování podle procedury.

Omlouvám se.

A jsme u pan kolega Kolovratník je také nehlasovatelný, protože byl přijat pan kolega Pošvář. Posiluje vymahatelnost závazných pokynů krajské veterinární správy. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zjemnění trestu zákazu chovu. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Ukládání trestu zákazu chovu i za bagatelní přestupky. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Q14 nehlasovatelné, bylo přijato A1 . Q15 nehlasovatelné, bylo přijato A26.

Ano, pane zpravodaji. O všech návrzích jsme hlasovali. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.